Dobré odpoledne. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane vicepremiére, když jste nastupoval do pozice vicepremiéra pro vědu, výzkum a inovace, měl jste pověst čestného muže.

Podle tisku nesla tato volba řadu prvků pletichy.

Termín podávání návrhů byl do 10. Návrh mohly podat fyzické a právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi.

Členové rady podle vlastního vyjádření nedostali k volbě úplnou dokumentaci.

Na dotaz novinářů na tiskové konferenci pan Petr Očko prohlásil, že ho navrhlo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Asociace malého a středního podnikání. Pokud tomu tak je, vzniká nejistota, zda byl navržen oprávněnými navrhovateli.

Materiál vždy prošel meziresortním připomínkovým řízením. Kdo byl v tomto termínu navržen? A proč jste nepostupoval standardně a nedal materiál k připomínkování meziresortnímu řízení?

Co se týká prodloužení termínu, o něm rozhodlo předsednictvo Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Nevidím v tom žádný problém ani mravní ani technický. Pokud si někdo takové informace chtěl vyžádat, mohl si je vyžádat, ovšem životopis a především to, o co jde, je přece koncepce, kterou předkládají.

Životopisy jsou podle mne zásadní a zásadní je i koncepce. To, co říkáte, však není úplně pravda.

Není to nic nestandardního, děje se to běžně.

Je to jen otázka časových termínů, tak abychom mohli v co nejbližší době schválit nového předsedu TA ČR s tím, že v meziresortu by se mohlo napsat co? To mi není úplně jasné. Podle mých podkladů vše proběhlo standardně.

To znamená, že nominovat mohla fyzická i právnická osoba zabývající se vědou a výzkumem.

Jenom drobný komentář. Ministerstvo průmyslu je organizační složka státu. Za další mne překvapuje váš cynismus, s jakým přecházíte počet nominací, které měli jednotliví členové.

Čili dáváte jasně najevo, že pohrdáte názory té výzkumné instituce, která si od vás tolik slibovala. A ještě jednu doplňující otázku.

A potom další věc, kterou si nemohu odpustit. Srovnávání s Českou hlavou si myslím, že tady není namístě.

Prosím.

Co se týká toho počtu, tak to není výraz arogance. Já jen říkám, že to není důvod, proč podle toho někoho zvolit.

Za to já nemohu, že nezískal nikdo druhý do předsednictva nadpoloviční počet hlasů. Takže v tomhle nevidím nic. A druhá věc. Je potřeba si uvědomit, a to zaznělo také na radě vlády dosti s nelibostí, že všechny ty instituce, které podporovaly paní Bízkovou, jsou příjemci dotací.

Děkuji panu ministrovi. Interpelace končí.